Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, již tady zaznělo mnoho. Zaznělo tady, že tento návrh, nebo tato novela je předkládána proto, aby budoucí důchodci získali jistotu odchodu do důchodu, věku odchodu do důchodu. Domnívám se, že právě tímto návrhem, pokud bude schválen, tuto jistotu ztrácejí. Hovoříme zde o tom, že se jedná o důchodce, kteří půjdou do důchodu až po roce 2030, tzn. zavazujeme vlády, které v té době budou vládnout, do té doby, do roku 2030. Slyšíme zde, že bude pravidelně přezkoumáván stav důchodového účtu a také demografický vývoj a pravidelně po pěti letech může dojít ke změně tohoto stanoveného odchodu do důchodu, pokud se nestane zázrak a na tom důchodovém účtu se nějakým zázrakem neobjeví peníze, o kterých jsme nevěděli. Z mého pohledu se jedná spíše o zavřené oči nebo neochotu vidět budoucnost a přiznat si, že musíme řešit úplně jiné věci v současné chvíli. K takovémuto pevnému stanovení věku odchodu do důchodu musí dlouhodobě pokračovat veškeré kroky, které vůbec se důchodovými systémy zabývají, tzn. musíme vnímat stav důchodového účtu, stav příjmů, počet lidí, kteří do důchodového účtu vůbec přispívají, také příspěvek ze státního rozpočtu, pokud budeme politicky doplňovat tyto chybějící příjmy v důchodovém účtu z jiných zdrojů, z daňových příjmů státu. A musíme se zde politicky dohodnout, jestli tyto peníze vezmeme např. z peněz, které jsou potřebné pro obranu, pro školství nebo pro zdravotnictví. Musíme si uvědomit, že veškeré kroky, které se týkají reforem důchodových účtů, mají dlouhodobé politické náklady a jsou to velmi dlouhodobé záležitosti. Nejsou to věci, které můžeme nastavit v jednom volebním období, pokud se nechceme bavit o tom, že tento krok je pouze marketingový tah. Bylo by velmi výhodné, a ono to ani jinak nepůjde, aby došlo k této shodě. Na základě politického rozhodnutí, které bude učiněno, samozřejmě na základě znalostí, odborných analýz a podkladů. Jinak se jedná pouhopouze o jednoduchý marketingový tah. Pokud budeme vnímat negativně to, co zde zaznělo, že nám hrozí neomezené prodlužování věku odchodu do důchodu, vždycky je to otázka volby, jestli si řekneme pravdu ano, nebo ne. Pokud zastropujeme tento věk odchodu do důchodu a nestane se zázrak a nebudou zde nějaké úplně neočekávané příjmy do důchodového účtu, pak samozřejmě úplně jednoduše matematicky se od té chvíle budeme muset bavit také o tom, že budeme muset neomezeně snižovat, a to je velmi nepopulární, výši důchodu. Souhlasím s předřečníkem, který zde hovořil, že zde také měly být zohledněny těžké práce nebo účast zaměstnavatelů při sanaci důchodového účtu. Za sebe chci říci, že tento návrh nic neřeší, nic nepřinese. Tato vláda pouze zrušila alespoň nějakou důchodovou reformu, která byla prosazena jako koaliční kompromis a přece jen mohla a umožnila volbu spoření alespoň části peněz, které stejně každý pracující musí odvádět na sociální a důchodové pojištění. Jako návrh to považuji za nicneřešící a dávám návrh na zamítnutí tohoto návrhu. Děkuji za slovo. Já vám děkuji. Další řádnou přihlášenou je paní poslankyně Adamová. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vážená paní ministryně, už tady mnohé zaznělo, takže nerada bych opakovala úplně všechno. Ale přesto si nemohu odpustit vystoupit k této problematice.

Před krajskými volbami určitě posloužila, tak teď je nutné ještě projednat zde, ale nic jiného opravdu ve skutečnosti v tuto chvíli tady neřešíme.

Ale máme tady ještě další dva, a to je výše odvodů a ty už jsou u nás dnes na poměrně vysoké úrovni v mezinárodním srovnání, což činí české zaměstnance poměrně drahé pro své zaměstnavatele, a tedy v této věci se do budoucna dá očekávat, že budeme muset také přijmout nějaká opatření , ale také výši penzí. Takže se zřejmě nedočkáme ničeho jiného, než že kombinací těchto tří parametrů, které vždy musí přijít v nějaké kombinaci, budeme řešit důchodový systém. Nicméně současná vláda nepřináší skutečné řešení. Přináší jenom takovéto jednoduché proklamace, sliby, které se mohou ještě výrazně proměnit v budoucích letech, protože do roku 2030 tady opravdu bude několik různých vlád, které mohou s těmito parametry hýbat, včetně právě věku odchodu do důchodu. A zřejmě i budou muset, jak už naznačuje i samotný materiál.

Prosím, pokračujte.

Ano, každý třetí. Tedy počet seniorů v populaci se zdvojnásobí. Když už dnes na starobní důchody plyne ze státního rozpočtu zhruba třetina, tak si dovedeme představit, že tento poměr je dlouhodobě naprosto neudržitelný bez funkční důchodové reformy. Takže bych vás chtěla vyzvat, a vyzývám vás opakovaně při projednáváních jakékoli novely, kterou předkládáte, abyste přestali strkat hlavu do písku před tímto závažným problémem, abyste se opravdu začali chovat zodpovědně, protože vaše chování ohledně této problematiky je vrcholně nezodpovědné, a začali opravdu připravovat vaše řešení důchodů, protože jste považovali to, které předložila předchozí vláda, za nefunkční. Je tedy fér, abyste občanům České republiky připravili svůj návrh, který bude skutečně vycházet z jednoznačných čísel, nejenom z těchto demografických propočtů, ale aby v něm byli zohledněni i všichni odborníci, kteří mají k této problematice co říct. A to nejsou jenom sociologové, to jsou právě zejména i ekonomové. Takže důchodová komise by měla začít pracovat skutečně na takovéto funkční reformě, nejenom na destrukci nějakého systému, nejenom na parametrických drobných změnách, které jste přinesli v rámci důchodového připojištění. Já se přikláním k tomu, abychom zamítli tuto novelu už v prvním čtení, protože opravdu nepřináší žádné řešení.

Já vám děkuji, paní poslankyně. Přečtu omluvy.

Nevidím nikoho dalšího, že by se hlásil do rozpravy. Jestli je tomu tak, končím obecnou rozpravu a táži se na závěrečná slova paní navrhovatelky a pana zpravodaje. Není zájem. V obecné rozpravě zazněly opakovaně návrhy na zamítnutí a na vrácení tohoto materiálu navrhovateli k dopracování.